Dobrý den.

Ale byla by podle mého názoru opravdu škoda, kdyby se to nestihlo projednat. Děkuji. Ano, je zde návrh dvou klubů, abychom jednali a hlasovali o návrzích zákonů i po 19. hodině, a to do projednání těch senátních vratek, bodů 10 a 11.

Takže pokud není žádný jiný návrh, je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím.

Kdo je proti?

Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas, takže budeme pokračovat v jednání standardním způsobem. Prosím. Děkuji za slovo.